Myslím, že i ve vašem zájmu by se tady mělo projednat a vyjasnit, jakým způsobem a proč to vlastně tahle vláda takovýmto nekompetentním způsobem dělá.

Takže nenavrhujete žádný nový bod? Výborně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolím si požádat mimořádně o zařazení nového bodu jako prvního bodu dnešního jednání.

Je to lékařská posudková služba.

Hlásí se ještě někdo ke změně programu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo je proti?

Nyní bychom hlasovali o návrhu paní předsedkyně Schillerové.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní bychom přistoupili k hlasování o nově navržených bodech. Prvním návrhem byl návrh paní předsedkyně Schillerové, která navrhuje nový bod s názvem Komunikace vládní koalice a ovlivňování burzy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat. Znamená to tedy, že jsme zařadili nový bod. Nyní budeme hlasovat o návrhu na jeho zařazení.

Hlasování číslo 137, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat. Bod jsme tedy zařadili jako bod první na dnešní den.